A protože podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu může ve zkráceném jednání následovat třetí čtení návrhu zákona bezprostředně po čtení druhém, zahajuji třetí čtení předloženého vládního návrhu zákona a očekávám, že zpravodajka rozpočtového výboru poslankyně Miloslava Vostrá bude spolu se mnou sledovat od stolku zpravodajů rozpravu, kterou tímto otevírám.

Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Hlasovací procedura bude velmi jednoduchá, protože nebyl přednesen žádný pozměňovací návrh, takže můžeme rovnou rozhodnout o návrhu zákona jako celku. A poté, pokud bude odsouhlasen, tak budeme hlasovat o doprovodných usneseních.